Nyní to navyšujeme na 13 000, ale bez navýšení rodičovského příspěvku. Co to znamená pro některé rodiny?

Říkám, já jsem pro, pomozme rodinám, ale myslím si, že tady jsme pomohli zase jenom některým, které si půjdou o sedm měsíců dřív pro sociální dávky. My s kolegy připravujeme určitě pozměňovací návrh, který ještě dopracováváme.

Tím vlastně myslím, že dosáhneme toho, že ušetříme i státní peníze nás všech, protože sociální dávky jdou z našich daní. Myslím si, že to bude spravedlivé pro rodiny, které pracují a dítě si pořídí, než pro rodiny, které nepracují a pak si jdou pro ty dávky. Děkuji paní poslankyni.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ale vzhledem k tomu, že ho považujeme za nedostatečný a chceme ho ještě vylepšit, tak k němu budeme podávat pozměňovací návrh a doprovodné usnesení. Zjednodušení administrativy a snížení administrativní zátěže související s prokazováním nároku a čerpáním příspěvku na bydlení i některých dalších dávek státní sociální podpory, zejména u přídavku na dítě, podporujeme dlouhodobě. Zároveň ale také tady upozorňuji na možnost zneužívání sociálních dávek, což řešil právě náš návrh na ukončení jejich zneužívání, který zde však vaše pětikoalice před pár týdny odmítla. Takže ho připravujeme a rozhodně ho předložíme znovu. Stejně tak dlouhodobě upozorňujeme na nutnost celkového zjednodušení příliš složitých formulářů a jejich příloh a procedur žádostí o tyto dávky. Přesně tohoto se pak bude týkat naše doprovodné usnesení. Rozhodně podpoříme rozšíření okruhu situací, kdy budou mít občané nárok na mimořádnou okamžitou pomoc v rámci dávek v hmotné nouzi.

Také dále podporujeme i zvýšení měsíčního limitu rodičovského příspěvku na 13 000, což je v dnešní situaci prohlubující se sociální krize jistě potřebné.

Za situace, kdy se rodiny s malými dětmi v důsledku raketově rostoucí inflace tažené růstem cen základních životních nákladů, bydlení, energií, potravin, pohonných hmot a dalších statků a služeb propadají ve velkém do příjmové chudoby, přicházejí o veškeré úspory a hrozí jim pád do dluhové spirály či exekucí, považujeme tato opatření za nezbytně nutná. Současně budu také navrhovat, aby tento příspěvek byl valorizován pravidelně ze zákona právě dle růstu inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok podle údajů Českého statistického úřadu. Děkuji a prosím vás v budoucnu o podporu našeho pozměňovacího návrhu a doprovodného usnesení. Děkuji paní poslankyni a prosím dalšího přihlášeného do rozpravy a to je pan poslanec Aleš Juchelka. Moc děkuji, pane předsedající. Dneska to bude opravdu velmi rychlé. Domnívám se, že si řekneme samozřejmě své ohledně pozměňovacích návrhů, ale pravděpodobně jsme všichni velmi plni těmi zprávami, které se na nás řítí z pražského magistrátu, takže budeme dneska velmi rychlí, si myslím. My jsme tady ohledně státní sociální podpory svědky toho, že budeme například samozřejmě zjednodušovat veškeré formuláře, které mají sloužit k tomu, aby se lidé mohli na příspěvek na bydlení domoci jednodušší formou. Já tomu rozumím. Ten kontext doby je takový, že si takovéto opatření samozřejmě žádá. Jenom bych moc poprosil pana ministra, jestli by mohl říct, kolik v tuto chvíli tedy máme vyplaceno těch příspěvků na bydlení. To znamená, kolik lidí se už k tomuto přihlásilo a jaká je ta nominální hodnota v korunách, kolika rodinám jsme vlastně jako stát už pomohli tím příspěvkem na bydlení.

Měli jsme to v předvolebním programu. Tak já pevně věřím, že tady toto projde. Možná že tam bude ještě nějaký jiný pozměňovací návrh ohledně rodičáku, protože vím, že celou dobu slibovali Piráti podporu rodin právě tím, že navýší rodičák.

V neposlední řadě taktéž prohloubit možnosti i díky tady této částce na slaďování rodinného a pracovního života například tím, že navýšený rodičovský příspěvek zvýší množnost spolufinancování předškolních zařízení pro děti, jako jsou dětské skupiny. Tedy také těch, kteří k datu účinnosti návrhu, tak jak ten pozměňovací návrh samozřejmě máme koncipovaný, nevyčerpali tu původní celkovou částku této dávky. To jak samozřejmě pro jednotlivé děti, tak i pro vícerčata. Takže toliko v krátkosti. Můžeme samozřejmě o tom začít debatovat.